Nyní tedy mohu otevřít příslušný bod.

Požádám, až se situace ve sněmovně uklidní, místopředsedkyni vlády a ministryni financí o její úvodní slovo.

Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

V současné době chvíli dochází ke stažení cigaret s tabákovou nálepkou odpovídající staré sazbě spotřební daně, protože od 1. března 2020 jsou účinné nové sazby spotřební daně z tabákových výrobků.

Paní ministryně, já vás přeruším a znovu požádám kolegy a kolegyně o klid.

Projednáváme návrh zákona, a pokud diskutujete něco jiného, tak zásadně v předsálí. Děkuji. Máte slovo. Z důvodu současné krizové situace, kdy došlo k uzavření státních hranic a současně i k uzavření některých obchodních míst, např. provozoven veřejného stravování, jsou subjekty pod časovým tlakem, neboť stahování cigaret je podstatně náročnější, než tomu je za standardních okolností, a to zejména z důvodu ztížené logistiky, nedostatku pracovních sil a souvisejících zdravotních rizik. Dalším velmi významným faktorem je skutečnost, že vzhledem k poklesu příhraniční turistiky a uzavření některých prodejních míst se v letošním roce jedná o podstatně větší objem stahovaných cigaret, odhadem o 30 %, než tomu bylo v minulosti.

Děkuji vám za pozornost.

Děkuji za slovo.

Po úvodním slově, po zpravodajské zprávě a po rozpravě rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu II. navrhuje Poslanecké sněmovně, aby se vedla podrobná rozprava ke všem částem návrhu zákona;

A nyní máme rozhodnout o tom, zda povedeme obecnou rozpravu, tak jak to navrhl rozpočtový výbor.

Nyní tedy předložený návrh na to, že povedeme obecnou rozpravu.

Kdo je proti? Děkuji vám.

Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo, pane předsedající. Já se zase ujmu své role a navrhnu zkrácení vystoupení na pět minut v obecné i podrobné rozpravě pro jednoho poslance za jeden klub. Děkuji.

Kdo je proti? Děkuji vám.